Jsou tam prostě také skvělé kusy.

Děkuji, pane ministře. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz? Vidím, že ano. Takže, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za odpovědi.

Také by mě zajímal seznam sponzorů a částek Národního divadla.

Lék byl zvolen dvojí.

Jsme u další interpelace. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Radek Koten, který přednese interpelaci na pana ministra zdravotnictví. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, ve sdělovacích prostředcích, a to i ve sdělovacích prostředcích středního proudu, se objevují poměrně značně jak bych to řekl no, objevují se tam v podstatě informace, které by mohly leckoho vyděsit, protože v České republice se objevil nově jako již vymýcená nemoc záškrt.

Chci se vás touto cestou zeptat, zda máte tedy zmonitorován zdravotní stav těch lidí, kteří již nyní využívají náš zdravotnický systém po dobu takzvaného strpění v České republice, a zda máte vyčísleny náklady na tyto vymýcené, nyní již zase zcela reálné nemoci v České republice a jaké nebezpečí hrozí populaci českých dětí, protože si nejsem zcela jist, zda u nás probíhá očkování na záškrt anebo očkování proti TBC. Takže to je můj dotaz a doufám, že obdržím odpověď písemně. Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace. Pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek je omluven, takže bude vyřízena písemně.